Jenom pro pořádek říkám, nebo připomínám, že jsem na jedné straně vyhlásil konec obecné rozpravy, ale opravil jsem se, protože jsem neviděl přihlášku pana předsedy Faltýnka. Doufám, že proti tomuto postupu předsedajícího není žádná námitka. Pokud ano, tak se s tím nějak vypořádáme. Žádnou námitku nevidím, takže platí, co jsem řekl na konci, že obecná rozprava je stále otevřena.

Prosím nyní pana předsedu Faltýnka, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.